Děkuji a prosím pana předsedu vlády o odpověď.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji za slovo.

A taky na Evropské radě ještě před Sibiu jsme o tom mluvili, protože některé členské státy zkrátka chtějí ještě víc ambiciózní představy z hlediska našich klimatických závazků.

Nebo používání elektroaut určitě ve velkých aglomeracích je dobře.

No a je otázka, jakým způsobem ten nový Evropský parlament se k tomu postaví, ale my určitě v tomhle směru chceme vést velkou debatu na půdě Evropské rady a nemáme málo spojenců.

Prosím.

Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz. Ještě přečtu nejdříve omluvenku.

To je nesmysl a to my určitě nechceme.

Není to problém.